Připraví se kolega Baxa. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, považuji za mimořádně důležité, abychom dneska stihli tento tisk projednat, takže budu velice úsporný. Chtěl bych zde pohovořit o dvou věcech.

Oba se týkají čipování psů.

Tady bych chtěl poukázat na pozměňovací návrh pana kolegy Kováčika, který k povinnosti čipování přidává povinnost pro veterinární správu zřídit centrální registr, který by byl s čipováním provázaný.

A druhý návrh, který považuji za důležitý, je jedním z pozměňovacích návrhů, který předložila paní kolegyně Červíčková.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Eviduji žádost o přestávku na klub po skončení rozpravy. Nyní tedy pan kolega Martin Baxa. Připraví se Jan Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne.

Je zařazen jako organizační složka našeho města.

A chci zdůraznit, že to není pouze činnost, která je navázána na občanský zákoník.